Děkuji. Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Novela reaguje na dvě mimořádné události, nepravděpodobné, neočekávané a neočekávatelné, u kterých bychom rádi, aby se nikdy neopakovaly.

Omlouvám se, pane poslanče, ale tady je to také na střelbu. Zatím jenom slovní. Ale poprosím, abyste se uklidnili. Ti, co hovoříte, přeneste své hovory do kuloárů. A vy prosím, pane poslanče, pokračujte. Zatímco ta první oblast, tzn. oblast zacházení s municí, se ukázala, že opravdu není dobře legislativně ošetřena, a že tedy provést legislativní úpravu je potřebné a žádoucí, ta druhá změna zákona o držení zbraní je čistě populistický výkřik. Náš dosavadní zákon o zbraních je velmi kvalitní a přísný. Ale budiž.

Znamená to, že policie může vtrhnout do obydlí za účelem zabavení legálně držené zbraně bez příkazu soudu. Podle našeho názoru je to prolomení práva na nedotknutelnost obydlí, práva, které je garantováno Listinou základních práv a svobod, a to článkem 12. Je zde pozměňovací návrh výboru pro obranu, který tyto paragrafy vypouští. Myslím si, že správně. Policie již dnes má možnost, ba dokonce povinnost v případě, že je třeba zasáhnout proti bezprostředně hrozícímu nebezpečí ohrožení života, zdraví, práv a svobod ostatních, veřejného pořádku atd., zasáhnout okamžitě, bez příkazu soudu. Takže tyto dva paragrafy nepotřebuje. Dámy a pánové, jestliže nebude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tedy tento pozměňovací návrh výboru pro obranu, TOP 09 nebude moci tuto novelu podpořit.

Děkuji vám za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych se také chtěla vyjádřit za klub ODS k pozměňovacím návrhům, které tady byly rekapitulovány jak panem ministrem, tak kolegou Danem Kortem. Jak jistě víte, protože jsem vystupovala na toto téma v Poslanecké sněmovně několikrát, navrhla jsem výboru pro obranu i výboru pro bezpečnost právě návrh na vypuštění toho paragrafu, který se týká prolomení domovní svobody.

A utvrdila jsem se v tom, že opravdu oprávnění dostatečné má. Utvrdili jste se v něm včera, když jste se mohli z médií dozvědět, že policie ukázkově podle zákona o policii zabavila několik desítek zbraní, několik kilogramů nábojů člověku, který je měl doma, a ne na všechny měl průkaz zbraně. Úplně ukázkový krásný příklad toho, jak stávající legislativa funguje. Stejně tak krásný ukázkový příklad toho, jak stávající legislativa funguje, jsme viděli ve veřejnoprávních médiích zkraje tohoto týdne, kdy člověk z Jihomoravského kraje ohrožoval své okolí plynovou pistolí takže to nebyl držitel zbrojního průkazu. Ale z logiky věci nikdo nemohl na dálku poznat, jestli se jedná o pistoli samonabíjecí, nebo jestli se jedná o pistoli plynovou, takže z tohoto důvodu tam přijela zásahovka. Opět ukázkově podle zákona o policii provedli zákrok, zadrželi toho člověka, odzbrojili toho člověka, odvezli ho na služebnu a zabavili mu tu plynovou zbraň.

Můžu vám tady říkat dalších x případů z poslední doby, kdy oprávnění, stávající oprávnění, které policie má, funguje a je dostatečné. Není žádný důvod prolamovat něco, na co si myslím, že většina z nás v této Sněmovně snad je ještě stále citlivá, a to je osobní svoboda. Opět tady potrestáme zákona dbalé občany České republiky, kteří prošli všemi těmi povinnostmi, které jsou spojeny s tím, aby se z nich mohli stát držitelé zbrojních průkazů.

Tedy v té navrhované novele podle známých ústavních právníků byla identifikována některá potenciálně ústavněprávní nekonformní ustanovení, zejména oprávnění příslušníků policie vstoupit do obydlí za účelem zadržení zbraně, střeliva nebo dokladů zakotvené v ustanoveních § 56 odst. 2 a 3, § 57 odst. 1 a 5 a § 70 odst. 1, 2, a 3 zákona o zbraních. Tento dokument, ze kterého vám ocituji a nebude to dlouhé shrnuje právě stručnou analýzu uvedených ustanovení ohledně otázky jejich souladu s ústavněprávně zaručeným právem na nedotknutelnost obydlí. Milé dámy, milí pánové, pokud my dneska přijmeme prolomení této domovní svobody, tak se nedá vyloučit, že to skončí u Ústavního soudu. Ale skutečně se pouštíme a dopouštíme porušení Ústavy České republiky.

Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Konec citace z Ústavy. Nedotknutelnost obydlí je prolomena v prvé řadě ustanovením č. 12 odst. 2 Listiny základních práv a svobod o domovní prohlídce, podle kterého domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na...